A nyní vystoupí pan poslanec Milan Pour a připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Tak, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, rozhodl jsem se také zareagovat a zaujmout stanovisko k oběma tiskům ve sloučené rozpravě. Jak všichni víme, jsou to více než dva roky, kdy jsme takzvané manželství pro všechny projednávali naposledy na půdě Sněmovny v rámci tehdy také pestré diskuse poslanců.

Myslím si, že je to v současné době maximum možného. Dle dostupných informací v době přípravy tohoto nového institutu bylo deklarováno předkladateli tohoto zákona, že již další požadavky na právní úpravy u tohoto institutu nebudou uplatněny. Jak ale všichni víme, co bylo včera, však není dnes. Nyní, po několika letech, tu máme k projednání nové právní úpravy takzvaného manželství pro páry stejného pohlaví. Mnozí lidé, kteří mi posílají maily, mají také obavu, že pokud Sněmovna by schválila tuto novelu, tak dá možná signál pro přípravu další právní úpravy, která může v dalších letech nastat, a tím může být například uzákonění třetího pohlaví, kdy například osoba se necítí být ani mužem, ani ženou. Tak se stalo i v sousedním Německu, kde dokonce budovali i záchody pro třetí pohlaví. Pokusím se však spíše zamyslet, z jakých důvodů spějeme tímto z mého pohledu ne právě šťastným směrem.

Tento nositel Nobelovy ceny za ekonomii za přínos v teorii měnové politiky a hospodářského cyklu uvádí cituji: